Stanovisko výboru?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. A nyní prosím s přednostním právem pana poslance Stanjuru. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Děkuji vám. Děkuji a poprosím pana zpravodaje.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko garančního výboru?

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Stanovisko pana ministra?

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Ano, pane zpravodaji, a čeho se týká ten pozměňovací návrh?

Zrušení té akce, nebo zrušení zákazu kouření? Zrušení čeho?

Tak, pane poslanče Je to samozřejmě zákaz prodeje pro osoby mladší 18 let. Ano, děkuji. Já v tuto chvíli prosím o stanovisko... Prosím. Já se omlouvám. Pokud hlasujeme o zákazu prodeje nezletilým, je mi to jasné.

Rozumím tomu dobře? Prosím s přednostním právem předsedu Sněmovny Jana Hamáčka. Prosím, máte slovo.

Já jsem to chtěl stručně charakterizovat. Já mám ten dokument otevřený. Řekněme si, co tam máme napsané. Opravdu to považujeme za vysvětlení, o co se jedná?

Jestli je vysvětleno, o čem vlastně hlasujeme. Pro mě tedy ne. Já děkuji. Poprosím pana zpravodaje. Já se omlouvám, pane předsedo poslaneckého klubu prostřednictvím paní místopředsedkyně. Já jsem řekl písmeno d) zrušuje.

Stanovisko garančního výboru.

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Je to tak? Omlouvám se. Máte pravdu. Je to tak. Já poprosím o stanovisko pana ministra.

Tak ale... Poprosím sněmovnu o klid!